Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru, což je hospodářský výbor, poslanec Martin Kolovratník. Nyní budeme pokračovat v přerušené sloučené rozpravě a s přednostním právem se hlásí paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, máte slovo.

Věřím, že budeme i dnes v této rozpravě pokračovat. Z mého úhlu pohledu je sám stavební zákon samozřejmě velmi důležitý pro rozvoj České republiky, a proto mi dovolte, abych vás informovala, že bych ráda požádala i o to, abychom jednali, nebo jednat budeme, i ve středu na mimořádné schůzi, a pokud bychom nedojednali ani ve středu, tak bych ráda požádala, abychom pokračovali ve čtvrtek a v pátek. A zároveň bych si dovolila navrhnout rozpravu na dvakrát 10 minut.

Jediné, v čem se lišíme, je institucionální podoba stavebního zákona, ale toto můžeme rozhodnout pouze hlasováním.

Takže, pane ministře, máte slovo. Tak dáme slovo paní poslankyni. Máte zájem vystoupit, nebo ne? Tak prosím, pane ministře.

Výsledek byl docela v rozporu s tím, co jsme si tady vytyčili, protože se postavení ještě zhoršilo.

A také nyní počet a povaha pozměňovacích návrhů ke stavebnímu zákonu i k tomu doprovodnému změnovému zákonu, kterým se máme zabývat, to všechno mě vede k tomu, abych tady znovu ještě zvedl několik zásadních myšlenek, které bychom možná měli vědět, než budeme mačkat ta hlasovací tlačítka.